50. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 23. března tohoto roku, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Pan ministr už stojí u stolku řečníků. Pane ministře, máte slovo. Jenom informuji Sněmovnu, že pak budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád ještě připomněl materii zákona, o kterém jednáme. Jsme tedy již v přerušeném bodu, tzn. pouze bych shrnul a připomněl především základní cíle navrhované nové právní úpravy.

Dále pak stanovení jasných vstupních podmínek pro výkon bezpečnostní činnosti podnikateli a jejich zaměstnanci. Za další potom oprávnění podnikat v oblasti komerční bezpečnosti na základě licence vydané Ministerstvem vnitra vždy na dobu deseti let po předchozím vyjádření služeb a Policie České republiky, takže zvýšení určité formy dohledu nad subjekty, které poskytují takto citlivé služby. Dalším zásadním bodem pro nás je kategorizace jednotlivých bezpečnostních činností podle jejich specifického obsahu. Dalším bodem je pak zakotvení podmínek výkonu bezpečnostní činnosti fyzickými a právnickými osobami pro vlastní potřebu na tzv. nekomerční bázi. Dalším důležitým bodem je upravení základních principů vztahu soukromých bezpečnostních služeb a dalších subjektů. Dále pak vymezení přestupků a správních deliktů v oblasti bezpečnostní činnosti a sankcí za ně ukládaných včetně odnímání licence, o které jsem hovořil, že by měla být získávána těmito subjekty na deset let. V neposlední řadě pak je to zakotvení kontroly výkonu bezpečnostní činnosti státem. Za klady nové právní úpravy považuji stanovení právního rámce výkonu bezpečnostní činnosti a jasné vymezení okruhu působnosti soukromých bezpečnostních služeb. Bezpečnostní prověrku subjektů působících v oblasti komerční bezpečnosti, čímž dojde ke snížení bezpečnostních rizik včetně možného zneužití bezpečnostních služeb v soukromém, ale i veřejném sektoru. Od této normy si také slibujeme zkvalitnění poskytovaných služeb pro zákazníky soukromých bezpečnostních agentur ve všech ohledech, a to mj. i díky značně vyšším požadavkům kladeným na kvalifikační předpoklady podnikatelů a jejich zaměstnanců, které budou nezbytně nutné pro získání potřebné licence. A samozřejmě v neposlední řadě se také touto normou pokoušíme odstranit absenci právní úpravy, kdy Česká republika se dosud řadí mezi několik málo zbývajících států Evropské unie, které podobnou normu řešící toto prostředí a tento problém nemají. Nová právní úprava s sebou nese zvýšené náklady na straně státu, zejména pak na rozpočet Ministerstva vnitra.